Kdo je proti návrhu?

I zde vidím žádost o kontrolu hlasování, tak vás požádám o trpělivost.

Eviduji zde žádost ohledně hlasování.

Já vám děkuji. V tom případě budeme hlasovat o vaší námitce.

Kdo je proti?

Konstatuji, že s námitkou byl vysloven souhlas. Z toho důvodu tedy budeme opakovat hlasování.

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 25, přihlášeno 156 poslankyň a poslanců, pro návrh 79, proti 50. Konstatuji, že návrh byl přijat. Přečtu další omluvy, které jsem obdržel.

Vzhledem k tomu, že všechny návrhy na úpravu programu jsme odhlasovali, přistoupíme k projednávání prvního bodu dnešního jednacího dne, jak jsme to schválili.